Stahujete?

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Jakoba. Pane poslanče, můžete mi vysvětlit, prostřednictvím paní předsedající, na koho jste reagoval? Faktická poznámka je určená k tomu, že máte reagovat na toho předřečníka, který mluvil před vámi. Vy jste zneužil faktickou poznámku k tomu, abyste nám tady sdělil svůj nějaký postoj. Děkuji. Děkuji za dodržení času.

My víme, proč se to dělá. Já si myslím, že ta nabídka je jednoduše špatná, protože kdybychom ty dvě zprávy měli schvalovat a neměly by být jako pojistkou toho, že se odvolá Rada České televize, tak by měla být prostě dána předtím, než budeme projednávat třetí čtení tohoto zákona. To prostě není vůbec žádná jako nabídka nebo pojistka toho, nebo nějaký slib, že když se ve třetím čtení dodělá tady tento zákon, tato novela, že potom se schválí ty dvě zprávy České televize. Protože jednoduše když se už přijme ve třetím čtení tato novela, tak vy ty dvě zprávy už nebudete potřebovat a normálně je prostě můžete schválit, protože máte právě díky tomu, na co my pořád upozorňujeme, a to je, že se vlastně v průběhu volby generálního ředitele budou měnit podmínky, budou se měnit kvora, bude se měnit složení a počet radních. Že se to prostě děje uprostřed běhu, uprostřed závodu, že to tlačíte už třetím mimořádným čtením právě z toho důvodu, o kterém my tady pořád hovoříme dokola, a to je, že chcete mít pod kontrolou média veřejné služby.

Děkuju. Toto vystoupení vyvolalo tři přihlášky k faktickým.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré ráno.

Protože my jsme doposud nedostali odpověď na tu úplně nejzákladnější otázku: Proč na to tak spěcháte? Proč ta věc nemůže platit za tři měsíce, za půl roku a tak dále? A je to vlastně to, co jsme zažili ten minulý týden, je to retroaktivita.

Takže my jsme si zažili nějakou retroaktivitu minulý týden zde. Koneckonců jste to slyšeli od vlastních senátorů, jak jsem slyšel. Teď je tady retroaktivita znovu.

Tím rozptýlíte veškeré pochybnosti, že to má souvislost s aktuální volbou ředitele televize, všichni jsme spokojeni a celé dopoledne můžeme věnovat nějakým obsahově výživnějším tématům. Děkuji moc. Já mám například ve své řeči spoustu dalších podnětných otázek na pana ministra Baxu. Doufám, že se dnes k tomu dostaneme, protože jsem tuším třetí odzadu. Myslím si, že ty další mé otázky vnesou potom světlo do toho, abychom prostě a jednoduše tady tento zákon ve třetím čtení zamítli. Protože je prostě vlivový, mocenský, protože není ten, který transparentně by byl v tuto chvíli tím zákonem, který by garantoval transparentní volbu generálního ředitele. Nechme to tak, jak to je, neměňme pravidla uprostřed běhu.

A tady toto je jeden z těch zákonů právě, které mají více bych řekl pro vládní koalici uzurpovat moci a vlivu právě ve vztahu k veřejnoprávním médiím. A je to jenom z toho důvodu, že to je před tou volbou. Kdyby to bylo po ní, tak pojďme se samozřejmě na tom domluvit. Ale máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, které si myslím, že můžou tady tento stav, tady tyto pochybnosti rozptýlit a napravit. A zatím s poslední faktickou pan poslanec Ladislav Okleštěk.